Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Jako další hlasování bude společné hlasování pro body A8 až A9. Předkladatelem je pan poslanec Ondráček, garančním výborem bezpečnostní výbor.

Stanovisko garančního výboru je doporučující. Navrhovatel? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jako další budeme hlasovat společně o návrzích uvedených pod body A10 až A13.

Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Jako další budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmeny B1 až B4 společně jedním hlasováním.

A dále kromě zákonného zástupce nezletilého dítěte cizince se doplňují i další pečující osoby na území státu, jehož je občanem. Tyto osoby jsou rovněž považovány za zákonné zástupce nezletilého. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Jedná se o návrhy hospodářského výboru. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovení, že krajská pobočka Úřadu práce může s ohledem na situaci na trhu práce zkrátit dobu povinného nabízení a držení volného pracovního místa ze 30 na 10 dní před možností obsazení jeho držitelem zaměstnanecké karty nebo modré karty, tedy v podstatě obsazení takového místa cizincem, to znamená test trhu práce, a dále vkládá do zákona o zaměstnanosti novou úpravu o možnosti přístupu Policie České republiky do jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, a to o povolení k zaměstnání cizinců a další informace o cizincích vedených v tomto systému. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Navrhovatel? Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro.

Předkladatelem je pan poslanec Kopřiva. Tímto návrhem by se změnila kritéria na prokázání dostatku finančních prostředků cizince, který bude na území ČR studovat. Jednalo by se vlastně o usnadnění prokazování dostatku finančních prostředků pro studijní pobyt, na náklady by si mohl vydělávat sám, nebo by za něj náklady platil stát atd. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Omlouvám se, raději se zeptám, možná jsem to nepostřehl.

Ty nebyly přijaty. Nebo jsem to špatně pochopil? Dobře.

Obecně se jedná o zvýšení plateb státu za zaměstnávání postižených osob. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele?

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Jako další budeme hlasovat o návrhu pod písmenem G1 pana poslance Pustějovského, kde obsahem je pozměňovací návrh o tom, že zaměstnavateli držitelů mimořádného pracovního víza můžou být jen účastníci vládou schválených programů. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Jako další bod hlasování je návrh pod písmenem G2. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Měnit zaměstnavatele by mohl až po šesti měsících. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.